Já eviduji žádost o vaše odhlášení. Přivolám kolegy a kolegyně z předsálí a požádám vás, abyste se opět přihlásili svými kartami.

O tomto návrhu budeme hlasovat bez rozpravy.

Kdo je proti tomuto návrhu? Je to hlasování s pořadovým číslem 60, přihlášeno je 95 poslankyň a poslanců, pro návrh 62, proti 21. S tímto návrhem byl vysloven souhlas. Nyní tedy budeme pokračovat v rozpravě a já požádám paní poslankyni Maxovou o její vystoupení. Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové Ještě než budete pokračovat ve svém projevu, požádám ctěné kolegyně a kolegy o ztišení, aby bylo dobře rozumět tomu, co říkáte. Prosím. Děkuji. Já musím říci, že trošku obdivuji optimismus kolegy Kaňkovského vzhledem k vytvoření jakéhosi komplexního pozměňovacího návrhu k této novele, neboť když pánbůh dá, tak možná budeme řešit za chvíli sociální bydlení a tam také někteří doufají, že se vytvoří komplexní pozměňovací návrh, který by vlastně ten zákon, tu novelu dal do nějakého normálního, soudného stavu. Také bych si to přála, nicméně nesdílím. Já bych se ráda vyjádřila k předloženému návrhu novely zákona o sociálních službách a především upozornila, aspoň ve svém prvním výstupu, na nejasnosti a problémové pasáže, které by mohly při jeho schválení poskytovatelům sociálních služeb komplikovat zásadně poskytování sociálních služeb, a nejen jim, ale také obcím, městům a krajům, a v neposlední řadě zbytečně a bez logiky věci navýšily výdaje do sociálních služeb. Je třeba tady říci, že tento materiál, tato novela šla do vlády s rozpory. Ministerstvo financí uplatnilo šest zásadních připomínek. Pouze jedna byla akceptována, dále pak jedna akceptována částečně a čtyři zásadní připomínky akceptovány nebyly.

Je pravda, že k této novele má výhrady i Národní rada pro hendikepované. Konkrétně již k těm bodům, které jsem avizovala.